Já si k tomu dovolím určitý komentář. Pro zdraví lidí jsou důležité i všechny ostatní okolnosti, které souvisejí s výrobou a distribucí potravin i s jejich dalším zpracováním a konzumací. Není v silách Ministerstva zdravotnictví věnovat pozornost všem aspektům této problematiky. Proto Ministerstvo zdravotnictví vítá spolupráci a pomoc dalších subjektů. Byla by jistě chyba, kdyby důsledkem spolupráce bylo omezení kompetencí Ministerstva zdravotnictví.

Jak ukazuje zkušenost, cesta ke vstřícné spolupráci není snadná. Vyžaduje určité značné osobní nasazení a pochopení společného cíle, ale je nezbytné si ujasnit dělbu práce, posílit vzájemnou informovanost, nejlépe vytvořením informačního systému, do kterého mají plný přístup všechny spolupracující subjekty. Ujasnit si společné priority a kritéria hodnocení spolupráce, najít společnou řeč, konkretizovat další možnosti spolupráce a společně ji dále rozvíjet. V důsledku rozvoje takové spolupráce a získání nových doplňkových informací by se měla řešit kapacita hygienické služby a měly by se otevřít nové možnosti a formy operativních opatření směřujících k bezpečnosti a kvalitě potravin a zlepšení podmínek stravování. Možná že by mohla pomoci společná komise, která by formulovala zásady spolupráce, společné využívání výsledků, upozorňovala by na dílčí problémy a navrhovala by záměry dalšího postupu. Zdraví lidí není důležité jenom pro Ministerstvo zdravotnictví. Je přínosem pro jedince, rodiny, organizace i pro všechna další ministerstva. Dobrá spolupráce je jednou z hlavních zásad evropské zdravotní politiky, která je vyjádřena v programu Zdraví 2020, kterou se zabýval podrobně i zdravotnický výbor, a také zásadní podmínkou pro zvládnutí velmi komplikovaných a těžko řešitelných zdravotních problémů současnosti. Pokud by se podařilo dobře založit spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, mohlo by se to stát východiskem pro další obdobnou spolupráci. Není pochyb o tom, že resortní přístup potvrdil své přednosti při řešení mnoha zdravotních problémů. Náročná odborná příprava zdravotnických pracovníků vede někdy k tomu, že laický názor je podřadný.

Proto je tak důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví překročilo tradiční resortní přístup a aby rozvíjelo spolupráci se všemi, kteří mohou ovlivnit skutečnosti mající vliv na zdraví lidí. Proto je nezbytné, aby dosavadní aktivity a kompetence Ministerstva zdravotnictví byly doplňovány a rozšiřovány a aby byly zakládány nové aktivity v kompetenci i jiných ministerstev, které budou příznivé pro zdraví lidí.

Musí se připravit i na určitou formu decentralizace, kdy některé kompetence budou přeneseny do krajů a okresů. Neformální spolupráce na krajské a okresní úrovni může být mnohdy efektivnější než tradiční administrativní spolupráce centrálních orgánů.

Pokud se podaří skutečně zavést dobrou meziresortní a všestrannou kontrolu potravin, potom to bude jeden z důležitých kroků k natolik potřebné cestě ke zdraví. Základní odpovědnost za zdraví lidí má celá vláda.

Je samozřejmě důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví kontrolovalo jak potraviny, tak zaměstnance v provozovnách i prostředí. Důležitá je ovšem kultura jednání a spolupráce. Jakmile by vykvetly kompetenční spory, je celý výsledek ohrožen. Při úvahách o novém zákonu by mělo být rozhodující, zda a do jaké míry se podařilo nastolit ovzduší vzájemné důvěry a skutečné spolupráce. Důležitá je např. vzájemná informovanost, případně i společné školení pracovníků. Program Zdraví 2020 poukazuje na časté problémy takové spolupráce např. ve finanční oblasti, udělování pokut apod.

To by nevedlo ke zlepšení kontrolní činnosti, ale k jejímu rozvratu. Schválení zákona, který by posílil kompetenční spory v koalici, by mohl uvítat jenom ten, kdo chce ohrozit vládu.

Děkuji za pozornost a dovoluji si potom ještě se přihlásit do podrobné rozpravy. Dobře, děkuji. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Faltýnka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jenom v rámci své faktické nebo technické poznámky bych chtěl ubezpečit kolegu Hovorku, že zemědělský výbor se věnoval této problematice tak dlouho právě proto, aby došlo ke shodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.

Takže já bych vás chtěl ujistit, že jsme se potkali v rámci procesu projednávání se všemi dotčenými organizacemi, ať už na jedné, či na druhé straně. Byl to Svaz obchodu a cestovního ruchu, byla to Agrární a potravinářská komora, seděli tam zástupci všech dotčených dozorových orgánů jak v kompetenci Ministerstva zdravotnictví, tak v kompetenci Ministerstva zemědělství.

A pan ministr zemědělství tady řekl, že vlastně závěrečná tečka byla učiněna minulý týden u mě na zemědělském výboru za účasti ministra zdravotnictví a zemědělství. Už bych jenom opakoval, co tady zaznělo, čili jenom tolik na dovysvětlenou.